Nastavljamo s radom, zastupnik Borić javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ravnatelju HRT-a, uvažena gospođo također. Pa želim nešto reći nakon jučerašnjeg dana, inače nam se to dešavalo u saboru da bi nakon izvješća državnog odvjetnika došao i HRT na red, pa su tu uvijek zanimljive rasprave, tako da smo jučer čuli od kolega iz SDP-a da je državni odvjetnik lijen kao i sustav, da ništa ne rade, uz sve brojke i izvještaje koje su podnijeli, koje se mjere u stotinama tisuća predmeta, tako ste čuli i danas da vaš rad u stvari nije dobar, da katedrala hrvatskog duha kako su je neki nazvali ne stoji dobro tj. da je cenzura na djelu i da jednostavno treba nešto mijenjati jer one su u nekakvom naletu na vlast, pa bi kako vidimo ovdje, kaže nema dvojbe bez RTV pristojbe, oni tu televiziju izgleda prikopčali na državni proračun i podredili politici s obzirom da im ovako izgleda je previše vezana uz politiku dok građani plaćaju RTV pristojbu, ja vidim tu poruku na taj način, vjerojatno se i HSS s time slaže kao njihov koalicijski partner nema ništa protiv jer kažem, slušajući te rasprave zaista se čovjek nekada pita da li je ukus pojedinog političara taj moment koji treba ocjenjivati da li neki sustav, servis informativni ili u bilo kojem drugom dijelu što HRT jest po svim područjima od sporta, kulture, religije, pa nadalje, treba ovisiti o ukusu Gordana Marasa koji sjedi ispred televizora, pa mu se nešto ne sviđa, a onda hvali komercijalne televizije koje imaju jednu informativnu emisiju, one su super, sve ostalo neću govorit što ima na tim televizijama jer nije u redu da ocjenjujem ja bilo koga u tom dijelu jer mislim da se svatko trudi napraviti najbolje što može u okviru onoga što mu stoji na raspolaganju, a da može bolje uvijek, uvijek može, to je staro i poznato. Tako da priča o cenzuri je malo smiješna pogotovo kad dolazi s one strane jer se ja sjećam vremena, jer sam bio ovdje u oporbi od 2011. do 2015., prvi potez koji je napravio SDP tada, najprije je smijenio ravnatelja na način da su mijenjali zakon, izabrali ga kako su htjeli g. Radmana, a onda kad je on zasjeo odmah su ukinute sve informativne emisije koje su do tad imale određenu vrijednost kao što je „Otvoreno“ jer se nije htjelo sukobljavati politike, ministri su išli jedan na jedan u svaki Dnevnik i informativnu emisiju, oporbenog političara niste mogli 2.g. vidjeti nigdje, eventualno je tada predsjednik HDZ-a tadašnji Tomislav Karamarko mogao dobit neki 5 minuta mjesečno. Ja osobno tada možda sam bio jedanput i to na kraju kad je mandat već završio tada na televiziji, g. Maras je bio svaki dan tamo, svaki dan, ništa mu nije smetalo, sa ovakvom pričom su krenuli 2010. u kampanju tj. 2011. također su kroz Plan 21 najavili da će ukinut RTV pristojbu. Nažalost, ponavljaju istu stvar i ljudi vjeruju u to i oni zaista misle da to može ostvarit na takav način s politikama dok ne sjednemo, kad sjednemo platite RTV pristojbu svi molim, još su je podigli tada, ali dobro, svatko ima pravo glumiti da je zaboravio nešto ili tražiti potporu za neke svoje politike, ali ovo zaista, ako je ovo stav SDP-a ja bi volio da ga stvarno glasno izgovore svi, taj njihov predsjednik, da znamo o čemu govorimo, hoćemo li politiku ili HRT vezati na državni proračun ili ćemo zaključati taj servis sa tisućama zaposlenih i sa svime što on nudi jer to je takva poruka, milijardu i 200 milijuna kuna od RTV pristojbe nije lako nadoknaditi, tako da morat ćemo to raščistiti u nekom vremenu iza nas jer njima to sve zaista izgleda najprije loše kako sam ja to čuo, smiješno, 4. HRT kanala, 3. radijska, 3. ovaj nacionalna radijska, po 8 regionalnih itd., ako njih nema na tim kanalima onda to ne valja ništa, a ja gledam, gledam ovu gospođu koje također nema ovdje, pa ona je svaku večer na toj televiziji, ne znam čime zasluži, koje su to njihove politike koje takve političare svaki dan trebaju servirati građanima sa nekim stavovima koji nema veze s ničim, to ja zamjeram HRT-u, da su isti ljudi, isti političari, gđa. Mrak, Maras i ta ekipa, čemu svaku večer u Dnevniku slušat njihove izjave. To naši birači, naši građani nama spočitavaju, što vi radite na taj način da bi slušali ovdje da je to politička televizija, gdje nema nas gotovo.

Oćemo slušat kritike? Pa možemo, al budimo realni, budimo realni jer ako ćemo svest rad jednog takvog servisa sa tisućama zaposlenih na dojam političara koji želi svaki dan gledati svoju glavu ili svoje misli na toj televiziji onda nikada neće bit dobra televizija, nikada, uvijek će se nać jedan koji neće bit, ja imam ovdje stotine kolega koji nikad nisu na televiziji, što će oni jadni reć, ništa, što da kažu, ne valja ništa, a svi gledamo, barem ja, evo ja gledam puno televiziju, imam vremena nekada, pogotovo vikendom, pa šta to ne valja od tih emisija. Ja ne znam da li neke druge televizije imaju tako super produkcije koje mogu zainteresirati jednu od širi skup ljudi ili populacije košto to rade emisije koje ima HRT, subotom, nedjeljom, ne znam čuli smo taj „Voice“, pa onda „A Stranu“, pa imamo ne znam u tom zabavnom dijelu, pa smo čuli, imamo nedjeljom ne znam te „Plodove zemlje“, „More“ koji se gledaju, imate „Nedjeljom u 2“ itd., imate „Otvoreno“ koje se gleda bez obzira što mi govorili. Ne, sve procjenjujemo kroz informativni servis, nije dobar, ne prati ne znam što imaju svi ostali. Gledajući 3 dnevnika za redom svaki dan gotovo sve televizije imaju gotovo iste vijesti, pa i ne mogu bit drugačije, tu i tamo se razlikuju u načinu prezentacije i sada svi su drugi dobri, ali ovo što plaćamo e to ne valja, to bi trebao biti besplatan program, u redu. Ali što s time postižemo? Da li smo bili zadovoljni ne znam 2018., kad govorimo o 2018.g. s prijenosima sa svjetskog prvenstva, vjerojatno jesmo iako ja mislim da sporta možda i nema previše na televiziji, ali ono što je važno očito da je vrijeme učinilo svoje da te ajmo reći ti paketi koji prate znači ovaj te Internet televizije jednostavno su učinili svoje. Danas želite gledati 20 sportskih kanala, plaćate. Da li HRT treba omogućiti i možda više sporta? Evo na njima je da sami …/nerazumljivo/… mislim da ono što se da pratiti kao što je sada ne znam skijanje ili neki drugi sportovi u nekim važnijim momentima da to HRT radi. Da li smo ligu prvaka trebali gledati dva dana umjesto jedan da možda je i to neki propust, nešto košta vjerojatno sigurno, ali kažem ima svega što bi mi mogli nabrojati da ne valja, ali generalno nisam se uvjerio baš da na tim drugim televizijama od 8 navečer ne znam što se ima za gledati osim ima koji se svojim shemama, pa onda gledate ne znam tursku sapunicu pa ih gledate ne znam godinu dana i idu uredno u toliko sati i ljudi se naviknu i to je njima ok. Ali podcjenjivati produkciju kao što to rade s druge strane pa su se okomili i na neke serijale koji sada, naravno oni hoće gledati neke svoje filmove koji su njima dobri. Čuli smo što je njima ok. Crno-bijeli svijet, vrijeme socijalizma i kako nam je bilo lijepo u tom vremenu. U redu, možemo se mi s time slagati, možda meni to nije bilo baš najbolje, ali o ukusima se govori uvijek da se o tome ne raspravlja, a mi smo danas slušali ukusi, ukusi oporbe koji su HRT proglasili cenzurom. A svaki dan sjede u radijskim emisijama, u svim informativnim emisijama dok u njihovo vrijeme kad su oni vodili brigu o tom servisu nije oporba mogla doći blizu tog servisa. To znamo ja i kolega Šuker koji je bio ovdje itd., niste mogli doći blizu. I tu imamo primjedbe od građana zašto stalni isti zastupnici daju nekakve izjave, tu ne iz sabora, ne možeš otvoriti televiziju da ih ne vidiš. Kažem ja osobno vidim da tu imamo problema i mi i oni, uglavnom kad se sprema ta predizborna godina uvijek je napad na televiziju i prijetnje ukidanjem rtv pristojbe s time da ćemo istjerat tu priču da li su oni za ukidanje i vezivanje na proračun ili su za to pristojba opstane možda u ne znam kakvom obliku, a da se sustav održava kako je sada, a vidimo da je pozitivan. Nakon dugo vremena pozitivno i to ne valja, ni tone valja ako ste primijetili jer kada je bilo njihovo vrijeme nije bilo briga tadašnjeg ravnatelja koliko se troši u njegovom uredu. To je bilo ok, čak je dobio i mogućnost da sam odredi koliko mu treba, ako se ja dobro sjećam, to je bilo nekih 10-tak miliona kuna na raspolaganju. Ne znam da li sam dobro rekao. Ova glava od Marasa ona se vrtila jedno dva mjeseca s onom, ako se sjećate zavrti idejicu nekakvu. On je sam sebe plaćao u predizbornoj kampanji sa projektima ministarstva. Svaku večer sam ga gledao, ok, imaš se pravo oglašavati. Nažalost nema ga ovdje da odgovori. To je jednostavno bila zlouporaba javnih sredstava u vlastite promocije. I to smo gledali. Nažalost nadam se da toga neće biti i ja osobno podržavam ova izvješća, naravno da uvijek može biti bolje pa kad se govori i o HRT-u. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Borić ja znam da vas boli u HDZ-u što ne možete uređivati stavove HSS i ono na koji način HSS raspravlja.

I dok je ova ekipa u HSS-u na vlasti koja vodi HSS imat ćemo svoj stav i nećete nam određivati što ćemo pričati niti vi, niti bilo tko drugi. Težnje i nastojanja HDZ-a da to promjeni su pucanj u prazno i meni je žao što vas to toliko boli, ali mislim da imate vi više problema sa raskolom u HDZ-u i pametnije vam je da se bavite sa time nego sa stavovima HSS-a.

Ako se vi s time ne slažete onda ćete to izgovorit, ako se slažete, a vidim da se slažete onda ćete reći da je to u stvari pokušaj politike da taj javni servis veže na državni proračun, a onda ste tek u priči da vidimo kako će to završiti. Jer ako ova politika znači i ova Vlada politički djeluje na uređivanje HRT-a što bi se onda zvalo kada bi HSS i SDP koji sebe već vide na vlasti iako ne znam iz kojih razloga, sutra to vezali čisto na državni proračun. Što bi to onda bilo kad ovih 10-tak miliona kuna koliko se dobiva ja mislim iz državnog proračuna je razlog zašto bi se politički moglo ocjenjivati ovaj utjecaj nekoga na javni servis. Ja se s time ne slažem. Da li je ova rtv pristojba u ovom iznosu dovoljna, slaba, prevelika, mala itd. o tome se da raspravljati, ali o ovim politikama ćemo raščistit. Kolega Boriću vrlo interesantno je postoji Zakon o HRT-u i tamo postoji jedan odredba gdje vlada i HRT potpisuju nekakav ugovor za nekakve novce, za nekakva prava i danas raspravljamo o poslovanju HRT-a. Dakle, mi trebamo raspraviti o onome što smo mi donijeli u ovom saboru, da li za novce za koje smo mi dali pravo HRT-u da naplati od hrvatskih građana, da li HRT te novce racionalno, korektno koristio i da li je isporučio ono što temeljem onog ugovora što je Vlada RH sa HRT-om potpisala, da li je isporučio to što je trebao isporučiti. Da smo mi raspravljali na takav način mi bi vjerojatno glavnom ravnatelju HRT-a danas poslali određene poruke, da s nečim nismo zadovoljni ili da jesmo zadovoljni, poslali bi poruke i Vladi RH da u slijedećem ugovoru treba izmijeniti neke stvari. Međutim, mi nažalost danas nitko nije spomenuo tu odredbu ugovora o HRT-u. Hvala lijepo.

Tako da smo sveli tu priču na, znači o poslovanju HRT-a gdje imate more nekakvih financijskih i svih ostalih strukturiranih podataka na to kome se koja emisija sviđa ili ne sviđa i da li je informativan program odličan, slab ili nikakav u odnosu na neku konkurenciju čak ispada da i neke lokalne televizije sa svojim programima izgledaju puno bolje nego HRT, a to nije istina.

Da li će tada biti utjecaj politike toliki kao što je sada s ovih 10 milijuna koje potpisujemo kao ugovor da bi se riješio neki sadržaj. Povreda Poslovnika zastupnik Đujić. Izvolite. 238. dakle ja ni u jednom trenutku rekao da se preplata treba ukinut, da ste dobro slušali moju raspravu onda bite znali, ali sam rekao da se treba promijeniti ovakav način rada HRT-a i to vide svi, to vide građani, samo vi ne vidite kolega Boriću to. A vi ne vidite puno toga, zato i gubite već dvoje izbore za redom od europskih pa preko predsjedničkih itd., a za par mjeseci ćete izgubiti parlamentarne. I sada je to interesantno kako samo vi kolega Boriću vidite neke stvari, jedino šteta što ljudi ne vide.

I sve uredu vi ste iskoristili jel znate pravila. 238. također jer me iznenadila ova tvrdnja kolege Đujića znači da on nikada nije rekao tj. da SDP nije protiv toga da ostane RTV pristojba, vjerojatno on nije dobro vidio što mu je kolega zalijepio ovdje na ovaj laptop, a piše bez RTV pristojbe … [[Upadica se ne razumije.]] tako je izdvojeno mišljenje, vi uvijek imate ta izdvojena mišljenja, to je vaša politika koju ćete objasniti i o tome sam govorio i nadam se da ćemo to raščistiti tko je za, a tko protiv toga. Nećete nastaviti? Inače hvala što ste pohvalili govorničke i nastupničke vještine zastupnika MOST-a, da imamo malo više minutaže, da malo od toga svega od HDZ-a ostane bilo bi još bolje prezentirano, ali morat ćete objasniti šefu da ipak vaša članica koja uređuje program neće zbog toga što ste vi rekli dobiti manju plaću od sutra, da to ipak nije istina. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ravnatelju sa suradnicom. Pa evo ja bih se osvrnula isto na poslovanje, ali prije toga bi rekla ono što je oporbena stranka kritizirala, a to je da tri godine nismo imali izvješća i mislim da je ovo njima išlo na ruku. A zbog čega bi ja to rekla? Pa 2016. godina sa krajem i rezultat koji je bio je bio preneseni gubitak od skoro 600 milijuna kuna pa onda iz tog razdoblja i mandata ravnatelja kojega su oni postavili, možemo reći da im je ovo itekako koristilo da se to nije toliko vidjelo niti čulo u javnosti, a trebalo bi se čuti. Od kada je 2016. pa na ovamo, vi ste ravnatelj od 2017. se ostvaruje pozitivni financijski rezultati pa je tako krajem '16. bilo 30 milijuna kuna više, 2017. je bilo nekih 100 milijuna kuna više i isto tako u 2018. 81 milijun kuna više i sve je to smanjivalo upravo ovaj preneseni gubitak koji je ostavila ona vlada i onaj ravnatelj, to treba jasno reći. Činjenica je da se od pristojbe ubere preko milijardu 100, skoro milijardu i 200 milijuna kuna i to je točno i da postoje još neki izvori, međutim ono što treba reći da je prema Zakonu o HRT-u iznos mjesečne pristojbe od 80 kuna se raspoređuje na sljedeći način, ovo mora javnost znati oni koji prate, a to je da je 55 kuna se izdvaja za troškove proizvodnje programa, 9 kuna se izdvaja za emitiranje uključujući izdvajanja za Odašiljače i veze, Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatsku udrugu za zaštitu izvođačkih prava i Udrugu za zaštitu i prikupljanje raspodjela naknada fonogramskih prava, 3,5 kune izdvaja se za zakonska davanja Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, Vijeće za elektroničke medije i Hrvatski audiovizualni centar. 3,5 kune se izdvaja za troškove aktivnosti organizacijskih jedinica HRT-a koje su povezane za obavljanjem javne djelatnosti, 9 kuna se izdvaja za troškove poslovanja, a to su rezervacije, vrijednosno usklađivanje i financijski rashodi sve je ovo tih 80 famoznih kuna pristojbe iz kojega se puno toga još servisira i koje je jako važno radi objektivnosti i točnosti podataka navesti. Kada pogledate da je u ovom periodu da su rezultati puno bolji, da se smanjilo kreditno zaduženje koje je bilo preko 350 milijuna, a ono je sada svedeno na polovicu nekih 157 milijuna, čak i manje od polovice, da je došlo do racionalizacije troškova poslovanja i povećanja efikasnosti i uz to kada pogledate materijale da je likvidnost poboljšanja, pa je unatoč tome što je došlo do refinanciranja određenih kredita ipak je došlo do smanjenje obveze za 78 milijuna kuna onda to treba govoriti na način kako posluje ova HRT. Svatko od nas može biti u nekom dijelu više ili manje zadovoljan sa programom, međutim ja držim da sve ono što HRT radi da je itekako vrijedno i kvalitetno, to su brojne informativne emisije, pa kad kažu nemamo aktualnosti, imamo i „Teme dana“, imamo i „Otvoreno“, imamo sve ono što se događa u aktualnom živom vremenu.

Poštovana kolegice, vi ste sada govorili o gubicima i dobiti kako je 2016.g. ovaj ravnatelj nasljedio gubitke, a onda bi bilo korektno da kažete da je i bivša uprava koja je imenovana u 10. mjesecu 2012., to je za vrijeme SPD-ove Vlade ta uprava, naslijedila gubitke od one HDZ-ove prije, pa da se onda vidi taj kontinuitet. Naime, 105 milijuna kuna su gubici koje je HDZ proizveo na HRT-u u 2009.g., 2012.g. je vaša uprava 2011. već planirala završit sa gubicima od 7 milijuna kuna, dakle vama je poslovni plan HDZ-a je bio poslovat ćemo s gubitkom i tek je uprava 2012. u biti počela stabilizirat te financije i 2013.g. prva godina uprave nakon HDZ-a u našoj Vladi je HTV završio s dobiti i presto je s tim dijelom, tako da kad nešto, je, je, 2013. je bila dobit i provjerite malo podatke, provjerite podatke, to je javno dostupno, piše i bilo je u ovim izvještajima i dajte kad govorite onda govorite tako i nemojte sad reć da nije bila gubici prije 2012.g., dakle treba govorit o kontinuitetu. Pa gledajte, ja nisam sjedila u saboru, kao vi, kao puno mlađi od mene i ne pamtim ta vremena … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] pa evo ima veze, ja pamtim ova vremena… To je vaša zasluga, očito ste vi vrlo sposoban političar, ja nisam

Hvala lijepo, dakle činjenicu su da je 2015. bila sa skoro 600 milijuna gubitaka i ja sam se referirala na onu činjenicu koju je, dakle da je suprotnoj strani u ovom momentu itekako konveniralo da se o tome ne govori. Povreda Poslovnika je čl. 238. i 239., vi ste povrijedili 239., kolegica 238. jer ste vi trebali reagirat, dakle kolegica mene vrijeđa, a na dobnoj osnovi, dakle ovoj Vladi i HDZ-u su puna usta mladih i toga, vidim da ona ima problem što sam ja mlad ušao u ovaj visoki dom, a imo sam neko radno iskustvo prije toga, dakle kakve to veze ima kad je neko ušo u ovaj visoki dom ili nije i vi ste na to potpredsjedniče trebali reagirat kod kolegice jer ako neko ima problem sa sobom što je godinama, ne znam možda radio neki drugi posao, pa nije u njegovom okvirima u zadanom vremenu došao ovdje, to je nešto drugo, mene su ljudi ovdje izabrali, al ne vidim di je vama problem kolegice kad sam ja postao zastupnik, kad nisam, a samo to.

Ja ću uvijek pustiti prvo da osoba kaže do kraja, a onda ću procijeniti je li bilo povrede Poslovnika ili ne. Dakle, ja nisam pogriješio ili ogriješio se o Poslovnik i s time ta tvrdnja oko 239. članka ne stoji. Također procijenio sam da ovo spada u standardnu političku bitku i provokaciju ako je je i bilo, ali sigurno nije bilo vrijeđanje zastupnika. Zašto bi mene povrijedilo ako osoba govori o mojoj dobi, a ja s tim nemam problem? E sad, ono samo što ću vam reći, ja ću ovaj put istolerirat, a ovo vam je bilo za treću opomenu, ja vas molim zato što ovo nije bila povreda Poslovnika, evo ja vas molim da budemo korektni i da nastavimo u korektnom tonu. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Perić ja i mi iz HSS-a pozdravljamo da se gospodari HRT-om i javnim novcem marom dobrog gospodara i da se štedi, ali smatramo da se štedi na krivom mjestu, već sam rekao u replici da nema priloga i emisija iz Slavonije, Baranje i Srijema i drugih područja gdje su ukinuta dopisništava i da očekujemo da se ponovo ta dopisništava otvore jer očito novca ima.

Odgovor na repliku, izvolite. Pa to da se treba izvještavati iz svih dijelova Hrvatske, to u svakom slučaju i evo kao što čujemo to se i događa i zapravo se obnavljaju neki centri koji su bili ukinuti. I to je sigurno tako. Da nema dovoljno informacija o vašem kraju ja mislim osobno da ima, da čak ima možda više nego recimo o mom Zadru, ali to je opet osobni dojam. Da se treba gospodariti dobro u svakom slučaju, ja ne znam i ne mogu procjenjivati da li su te cijene direktne pogodbe bile adekvatne ili ne, ali na kraju krajeva ostvaruje se višak na kraju godine pa držim da i o tome ravnatelj vodi računa. Hvala lijepa. Gospođo Grozdana rekli ste nema HDZ-ove odnosno stranačke, stranačkog utjecaja na HRT-u pa vas molim da mi pokušate pojasniti kako je moguće da tijekom predsjedniče kampanje jedan, debate, jedna kandidatkinja ima pitanja, drugi kandidat nema pitanja, mada joj to nije pomoglo na kraju se vidi nego odmoglo.

Pa to je evidentno.

Odgovor na repliku. Mislim da nema uopće nikakve diskriminacije u ničemu. Što se tiče samog pripreme bilo kojeg kandidata u bilo kojoj debati i sučeljavanju to je stav svakoga i sposobnost ili nesposobnost nekoga da li je pripremio kvalitetno bilo koju debatu. Isto tako način na koji, svi smo bili u emisijama pa znamo da nekad dobijemo pitanja, nekada ne dobijemo pitanja, nekada se možemo pripremati, nekada ne. Prema tome, to je zapravo na svakom od voditelja kako će postaviti i strukturirati bilo koju emisiju i na taj način se ne može uopće cijeniti o tome da li je taj voditelj trebao postaviti baš ono pitanje koje ste vi zamislili da mora biti postavljeno. Povrijeđen je Članak 238. kolegica Perić je evo sad nesvjesno priznala da na debate kad na HRT idu kandidati HDZ-a dobivaju unaprijed pitanja, a opozicijski političari kao što je bio budući predsjednik Milanović ne dobivaju pitanja. Tako da s te strane samo po sebi se podrazumijeva ovo što sam rekao i to sam morao radi javnosti, radi javnosti ovdje reći.

Nastavljamo dalje, ja sam pokušao biti tolerantan i to svesti u normalan politički ring. Nećete tako postoje opomene, postoje procedura, pazite samo da ih ne zavrijedite toliko pa da na kraju ne možete raspravljati. Izvolite.

Evo ovako, u svibnju 2018. godine na HRT-u je gostovao Igor Vukić i predstavio je svoju knjigu Radni logor Jasenovac. Knjiga Radni logor Jasenovac je plod istraživanja i prikupljanja dokumentacije iz državnih arhiva Hrvatske i Republike Srbije. U njoj je Igor Vukić objavio autentične dokumente iz razdoblja od '41. do '45. koje je pronašao u Hrvatskom državnom arhivu i u arhivima u Republici Srbiji. Njegovo istraživanje financirala je hrvatska Vlada. Knjiga Radni logor Jasenovac reklamirana je na 1. programu HRT-a mjesecima i prije i nakon emisije Dobar dan Hrvatska u kojoj je predstavio knjigu, a koju je uređivala Karolina Vidović Kršto. Otada su prošle gotovo 2 godine, ni jedan zarez iz te knjige nije demantiran, knjiga je i dalje u prodaji, jedan je iseljenik čak raspisao veliku novčanu nagradu za onoga tko dokaže da bilo koji od dokumenata iz navoda iz knjige nisu točni, to je Mark Franović, naš Hrvat poduzetnik iz Australije, ništa nije ni opovrgnuto, ni demantirano. Hrvatski saborski zastupnik Milorad Pupovac najavio je tužbu protiv Igora Vukića zbog ove knjige. Nikada ga nije tužio iako je autor „Radnog logora Jasenovac“ to priželjkivao, kako bi i na sudu dokazao nespornost svoga rada. Jedino što se dogodilo ponovno je vodstvo HRT-a uklonilo Karolinu Vidović Krišto iz programa, ponovno bez ijednog razloga. Javni progon novinarke i urednice Karoline Vidović Krišto od strane vodstva HRT-a traje još od 2012.g. kada je razotkrila pedofiliju kao temelj spolnoga odgoja u školama, kada je razotkrila suradnju Aleksandra Štulhofera s deklariranim pedofilima, kada je razotkrila suradnju Aleksandra Štulhofera s Institutom Kinsey koji je svoje teze o djeci postavio na brutalnom seksualnom zlostavljanju djece i dojenčadi, kada je javno pozvala na objavu registra aboliranih pripadnika agresorske vojske koja je napala RH, kada je javno pozvala na objavu registra svih političara od 1991. do danas koji su mogli, a nisu branili RH, kada je javno pozvala na objavu registra korisnika državnih poticaja i subvencija, kad je javno pozvala na objavu registra obogaćenih privatizacijom, ništa od onoga što je kao novinarka i urednica Karolina Vidović Krišto istražila i prenijela hrvatskoj javnosti nije nikada demantirano, pa ni od strane HRT-a, ipak vodstvo HRT-a ponovo ju je uklonilo iz programa prije gotovo 2.g. Od vodstva HRT-a kao i od nadzornog odbora HRT-a tražim detaljno usmeno i pisano objašnjenje za uklanjanje novinarke i urednice Karoline Vidović Krišto iz programa. Da li je Karolina Vidović Krišto udaljena zbog knjige „Jasenovac“ ili je uklonjena zbog ovog članka, Zagreb pride osudio imenovanje Karoline Krišto urednicom emisije „Dobar dan Hrvatske“, neka hrvatski građani čuju o ovome koji plaćaju pretplatu HRT-u zbog čega oni koje vole vidjeti na HRT-u nisu više tamo. Govorit ću o slijedećoj novinarki, govorit ću o Heleni Krmpotić, na HRT-u je dobila otkaz nakon što se na nju zbog verbalnoga delikta požalila Milanka Opačić. Novinarka HRT-a Helena Krmpotić je pismeno obaviještena da je protiv nje pokrenuta procedura otkaza Ugovora o radu i to zbog nečega što je u suštini verbalni delikt. Nakon što se na nju pismeno požalila Milanka Opačić, ministri sa socijalne politike i mladih, to je informacija koja je dobivena i od novinara HRT-a, ko je bila tj. ko je Helena Krmpotić? Helena Krmpotić, a njezin otac Ivan Krmpotić je bio zaštićeni svjedok u Njemačkoj u slučaju Perković Mustać. Zbog čega je Helena Krmpotić dobila otkaz? Da li je dobila otkaz zbog svojega oca koji je bio zaštićeni svjedok u slučaju Perković Mustać ili zbog toga što je ona nesavjesno radila? … [[Govornik se ne razumije]] zaposlenica HRT-a Helena Krmpotić pozvana je da iznese svoj iskaz, obranu u postupku redovitog otkazivanja Ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja, odbacujemo sve insinuacije da se radi o bilo kakvim oblicima političkoga pritiska, za sve ostalo molim obratiti se navedenom ministarstvu poručili su nam sa HRT-a. Pošto ja osobno znam i prijatelj sam sa ocem Ivanom Krmpotićem od novinarke Helene, pošto znam o kakvom se slučaju radi jer g. Ivan Krmpotić je bio jedan od utemeljitelja hrvatske policije koja je '90.-tih godina sa prvim redarstvenicima stasala u Šimunskoj, to je bio otac od Helene, a zbog čega je uklonjena, ja dajem građanima i vama da se utvrdi i da se pokaže zbog čega je ona dobila otkaz, pismeno da se isto izvijesti. Slijedeće na šta moram ukazat, da da ne bi zaboravio još jedne novinarke Mirne Berend iz 2000. koja je isto uklonjena sa HRT-a u vrijeme nosioca štafeta jel i Mirna Berend je smetala u ono vrijeme. Znači oduvijek je na HTV-u su se uklanjali nepodobni kadrovi, lustrirani su u svim vremenima i dan danas ne dobivamo provjerene informacije. Slijedeće što ću govorit, to su kontroverze na dočeku Vatrenih, HRT-ova cenzura Dalića i gašenje Thompsona u pola pjesme. Veliki dio gledatelja HRT-a i slušatelja Hrvatskoga radija ostao je razočaran rezanjem govora hrvatskog izbornika Zlatka Dalića na dočeku Vatrenih na središnjem zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića, kao i čudnim prekidom slavlja u Zagrebu. Čudno je to što se događa u RH kada se cenzuriraju izravni prijenosi ovakovih događanja koji su mili hrvatskom građaninu, kada se uklanjaju novinarke koje se usuđuju prozboriti o istini koja se u RH taji iz Vlade u Vladu, to je ono što mnogima u RH smeta, a zbog onoga što je dobro učinjeno eto pohvalit ću film „General“ barem nešto je učinjeno, ali ću ipak zamjeriti i zbog toga što mnoge filmove već dugo, dugo nismo vidjeli, neki su kolko čujem i zabranjeni. Zbog čega film „Četverored“ Jakova Sedlara mi ne vidimo u terminima koji su sjećanje na neka vremena, na vrijeme progona Hrvata, Bleiburga, Križnoga puta, zbog čega „Četverored“ nema svoje vrijeme i termin na HRT-u? Iz kojih razloga? Da ne bi prikazao istinu koja se taji i ta istina i dan danas dolazi glavne mnoge novinare koji se usuđuju o tome progovoriti. Zbog čega nema filma „Bogorodice“ Ne možemo više gledat da nas iz večeri u večer Bata Živojinović koka kroz male ekrane, ne možemo više gledati to.

Kolega Culej, dobro ste podsjetili na film „Četverored“ čak koji je gledan 69% hrvatska gledanost i zabranjena. Pitamo se zašto je to razlog? I mislim da za neke stvari i za ove cenzure koje ste govorili i određeni dobro orijentirani hrvatski novinari su morali otić. Postavljam pitanje, nije to pitanje vas već pitanje već ranijih godina, zašto se to dešava, zbog čega se to dešava na televiziji, ali to ću još malo pričat u svome izlaganju kada budem. Kolega Mišiću, nekada su naši stari morali šutiti od onome što su prošli u onome ratu i mi smo odrastali veličajući neke novovijeke heroje koji su nam bili nametnuti. Uživljivali smo se u tu cijelu tu priču, čak smo se igrali partizana, ali začudo niko nikada nije htio biti hrvatski domobran niti na drugoj strani, čak ni djeca onih koji su ubijeni na Bleiburgu i na Križnome putu, svi smo htjeli biti Mirko ili Slavko. A sada nam se ponovo događa da naša djeca u udarnim terminima gledaju ponovo te iste takove filmove i ponovo su se oni počeli igrati Mirka i Slavka, ponovo niko neće biti hrvatski branitelj. Jer pogledajmo samo, sprdaju se sa jedinim filmom koji je snimljen u novo vrijeme sa „Generalom“ Možda ni „General“ nije snimljen po nekom mom ukusu i nekom mom viđenju jer sam ipak aktuelni svjedok događanja, svjedok sam vremena što mnogi ovdje zapostavljaju. Hvala lijepo. Kolega Culej, HTV ima bogat arhiv iz Domovinskog rata, znači to su imali ratni snimatelji koji su riskirali svoj život, neko s puškom, oni s kamerom i to je bila slika u svijet ti nemili srbočetnički velikosrpski okupator tih zločina. Taj projekt koji je tribao čuvati tj. taj materijal iz Domovinskoga rata neki su završili u privatnim studijima, neki u drugim konkurentskim kućama i bio je projekt „Domovina“ bivšega v.d. ravnatelja gospodina Markote da se taj „Domovina“ da se sačuva taj arhivski materijal od Dubrovnika do Vukovara iz najbitnijeg vremena povijesnog to je temelj države, Domovinski rat. Pa možete li kazati razloge vaše?

Kolega Bulj, vi dobro znate da sam ja samostalni strijelac ovdje u Hrvatskom saboru, da ja govorim ono što mi je na srcu i na pameti, a i da nisam podložan ničijem utjecaju. I ja ću ti, ja ću vam slobodno reći, oni koji su uništili arhive UDBA-e, oni koji su uništili kompletno arhive iz onoga rata koji prikrivaju povijest, koji prikrivaju one iste udbaše koji se danas motaju po hrvatskom društvu i po hrvatskoj vlasti možemo reći, koji i dalje kreiraju hrvatsku politiku i sjede ovdje među nama, iza tebe sjede dva reda, jedan sjedi kojeg sam ja razgulitio ovdje u Hrvatskom saboru na pressici. Dok takvi ne budu bili arhivirani i izloženi na uvid javnosti do tada ćemo živjeti u mraku. A što se tiče hrvatskih branitelja, mi smo evidentirali mnogi snimke i imamo ih u svojim arhivama tako da nikada neće nestati, objavljujemo ih non stop i u tome oni nisu uspjeli. Zastupnik Bulj zatražio je povredu Poslovnika. Kolega Cujel je povrijedio Poslovnik 238. u dijelu gdje govori o arhivu UDBA-e. Arhivu UDBA-e je otvorio MOST ovdje, a HDZ je zatvorio, tako da smo sve mogli to što vi govorite vrlo jednostavno pročitati i vidjeti. A ja vjerojatno zaslužujem opomenu. Gospodine Bulj bili ste i u pravu, zaslužujete opomenu, dobili ste upravo opomenu. Zastupnik Maras je zatražio povredu Poslovnika. Zastupnik Culej je zatražio povredu Poslovnika. Ja sam ipak jedini u Hrvatskom saboru koji je otkrio jednog suradnika UDBA-e koji sjedi ovdje kod nas i on sjedi iza vas i ja sam jedini koji je otkrio to, niko od vas ovdje nije. Toliko o istini.

Zastupnik Maras jeste mislili ovo reći ili nešto drugo? 231. ili 2 nisam siguran jer gospodin Culej je rekao da je gospodin Bulj povrijedio njega, a ne može povrijediti njega jer se ovdje radi o povredi Poslovnika. Zastupnik Maras imate drugu opomenu. Nastavljamo dalje. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Ante Babić. Izvolite.

Kratko ću o nekim stvarima jer je ovdje dosta toga rečeno dakle i ovo vezano za plaćanje RTV pristojba koja omogućuje zapravo građanima RH postojanje jednog javnog RTV servisa svoje zemlje za razliku od onih komercijalnih televizija, komercijalnih radnji koje se uglavnom naplaćuju od samih komercijalnih radnji vezanih za tu televiziju. Dakle javni radio, javna televizija, moraju ispunjavati jasan i točan zahtjev, biti televizija i radio za sve odnosno za svakog građana u zemlji u kojoj oni djeluju a svojim programom zapravo oni obraćaju se svim građanima bez obzira na njihove godine, obrazovanje ili kupovnu moć. Vi ste danas u svom ekspozeu u jutarnjim satima zapravo govorili o svim ovim izvješćima od 2016. g. i za 2017., 2018. g., istina je da na radnim tijelima Hrvatskog sabora su pojedini zastupnici negodovali i slažem se zbog toga što su ta izvješća došla prilično kasno ali naravno, to definitivno nije vaša greška. Vi kao ravnatelj HRT-a iznijeli ste ovdje i podatke vezano za prihode, rashode, poslovanje same HRT i mislim da ste u tom periodu učinili maksimalno što je bilo moguće kako biste održali jedan takav javni servis a opet da bi i oni koji djeluju i rade u tom javnom servisu bili zadovoljni ali i s druge strane, proizvodili program u vlastitoj produkciji. Dakle, srce javnog servisa po meni je informativni program i to mora biti forte zapravo HRT-a.

Naravno, dobro je bilo čuti i klubove zastupnika u Hrvatskom saboru i vama kao glavnom ravnatelju jer tu se moglo iščitati i poslušati sve ono što zapravo klubovi govore o radu HRT-a, ono s čime oni nisu zadovoljni, vidjeli ste sada iz izlaganja mog kolege Culeja, emocije koje on ima za određene stvari i sve te zapravo stvari treba uvažavati. Koliko, kako i na koji način će se određene stvari na HRT-u posložiti i udovoljiti zahtjevima građana, naravno na vama je i na urednicima na HRT-u. Ono što su možda kolege manje govorile a da se ne ponavljam, mene posebno raduje činjenica da smo nakon 4 g. otvorili dopisništvo u Sarajevu i Mostaru, istina da je Središnji državni ured za Hrvate izvan RH dobio čini mi se oko 11 milijuna kuna ali vi morate i svjesni ste vjerujem toga da samo onaj satelitski program koji vi plaćate je negdje oko 6 milijuna kuna. Možda nama u Hrvatskoj to ne znači toliko puno ali vjerujte mi, ljudima od Novog Zelanda do Kanade, od Švedske do Južne Amerike, znači jako puno, ono što oni mogu vidjeti iz HRT-a, to stvarno hvale i pohvaljuju. Za njih je to bitno, za njih, za odrastanje njihove djece i svaka kuna koja u tom pravcu uložimo, nije puno i ona donosi vjerujte mi, višestruke rezultate ili višestruku dobit, mogao bih ovdje elaborirati i duže vrijeme ali ne želim se na tome zadržavati. Dakle Hrvati izvan RH ako hoćete, Hrvati u BiH-u po meni su strateška točka RH i sve ono što možemo napraviti kroz javni, naš javni servis je dobro i to pohvaljujem zato mi je drago što smo nakon 4 g. otvorili dopisništva i u Sarajevu i u Mostaru i mislim da je to značajno i da je to jako, jako bitno.

Dakle, cijeli taj iznos i svata sredstva se pretvaraju ponovno u program. Javna televizija i po onome što se da iščitati, u proizvodnji i dokumentarnog i dramskog, obrazovnog, dječjeg programa zapravo to radi iz tih sredstava i dužna je to raditi i mislim da su to jako dobri programi. S druge strane mora zadovoljiti one postulate stabilnosti, biti stabilna, biti neovisna, biti transparentna i zapravo na neki način proporcionalna. Govoriti zapravo o ovim postulatima HRT-a koju prati i Zakon o HRT-u i sve ono što ona treba raditi, nije jednostavan posao, toga smo svjesni, pogotovo što danas imamo neke nove platforme koje dodatno otežavaju stvari vezane na HRT-u. Dakle, s jakim ljudima koji su na HRT-u, profesionalcima bolje rečeno, stručnim ljudima koji su tu, o tome trebamo jako vodit računa. Ja znam da je i vama kao glavnom ravnatelju jako teško postići taj balans u javnom servisu jer i urednici i zaposlenici bi željeli i bolji standard i veće plaće i bolju opremu i bolje urede međutim danas vam u replici govorio, drago mi je da ste odgovorili na tu repliku, dakle ljudi koje možda ne vidimo u odnosu na novinare i koji rade u onom tehničkom djelu a i vi s te nekako emotivno vezani za taj dio, dakle i montažeri i tonci i kamermani sa niskom primanjima, teško da ćemo ih zadržati i oni zapravo odlaze. Odlaze nam gotovi ljudi, odlaze nam profesionalci, teško ih je stvarati. Dakle morat će se razmišljati i u tom pravcu, da se te ljude zadrži, da budu stimulirani i da zapravo takvo stimulirani zajedno sa novinarima proizvode još bolji program. Danas sam vam još nešto rekao, možda niste uspjeli zbog kratkoće vremena izreći, dakle gostujući često i u našem centru HRT-a u Splitu, moram vam reći da se nalazi u jednom dosta derutnom stanju, mislim da nisu potrebna neka velika sredstva niti sam rekao da bi se to trebalo napraviti sad i odmah ali mislim da bi trebalo razmisliti o tome jesmo li mi turistički grad, tu često dolaze i strani gosti u taj studio, ponekad zbog određenih stvari koje se mogu dogoditi, požar, al i nekih drugih katastrofa, prisiljeni smo ih pozivat u taj studio, mislim da trebamo odavati dojam jedne uljuđene i sređene države, a i to je zapravo slika nas, slika nas u svijetu, dakle volio bih da o tome, da o tome razmislite kolko je moguće sukladno naravno i financijskim mogućnostima HRT-a. Zaboraviti određene stvari koje je HRT jako dobro napravila „A Strana“ se meni posebno sviđa, „The Voice“ i ono što ste recimo radili kod prijenosa, kod Svjetskog nogometnog prvenstva, pa i praćenja hrvatskih nogometaša od Plesa do Trga bana Jelačića ovdje u Zagrebu uz neke stvari zbog kojih ljudi nisu zadovoljni i znaju neku više informacija od mene, mislim da je pratilo gotovo 2 milijuna ljudi, kolko u RH, a mislim toliko, toliko i u inozemstvu. Pratiti takav program profesionalno odrađen, prihvatljiv javnosti i ono što je zapravo javnost željela vi ste napravili. Ja bih volio kod takvih stvari, mala smo mi država, mala kad mislim, mislim po brojnosti, velika u ljudima, ali takve stvari su trebale puno duže trajati, dakle ne događa se da budete drugi na Svjetskom prvenstvu, ne događa se da je, da je tolika zapravo zainteresiranost ljudi kod jednog takvog događaja, događaj koji zbližuje, događaj koji vam ulijeva jedan ponos, jednu nadu, vi ste to profesionalno napravili, ali volio bih da je to duže trajalo, ne samo kod vas i kod nekih drugih institucija. Dakle, ne treba zanemariti i treba pohvaliti sve one ljude koji ne rade samo na tom slučaju, nego na svim onim, kažem, dokumentarnim izvrsnim programima, dramskim programima, dječjim programima, obrazovnim programima, koji zapravo i kreiraju javno mijenje. S obzirom na situaciju u kojoj se RH danas nalazi, a prvenstveno mislim na društvenu klimu, društvenu klimu suspektnosti u ovom društvu, ja bih volio da je puno više formatiranih emisija na tu temu, kako bismo razbijali određene tabue u hrvatskom društvu odnosno govorili više o pozitivnim stvarima koji je zapravo po meni i nadahnjuje ljude sa više pozitivizma bez bezdušnosti, bez letargije, bez određenog beznađa koje su zapravo negativne pojave u hrvatskom društvu i djeluju na ljude. Zastupnik Tomislav Žagar javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi.

Naime, najvažniji dio ovog izvještaja kako ga ja vidim je financijski dio i novac koji je sastavni dio ovog izvještaja je zapravo novac kojim se osigurava funkcioniranje javne televizije, HRT-a i Hrvatskog radija i onih dijelova koji spadaju uz, uz, uz tu kuću. Dakle, na početku same rasprave jedna bitna stvar, javni interes je potrebno zadovoljit uvijek tamo kad tržište nema potrebu nastupiti na tome području, tamo gdje prestaje tržište nastupa država ili javni interes i država je dužna osigurati da se taj javni interes ispuni. Država je to osigurala Zakonom o HRT-u prema kojem se financira onda HRT, najvećim dijelom iz pristojbe koju plaćaju građani i na taj način se ubere, u prošloj godini prema podacima koje ste dali u izvještaju, milijardu i 205 milijuna kuna, to je dakle novac koji je došao od pristojbe. Slijedeća važna stavka u prihodima HRT-a je oglašavanje koje iznosi 87 milijuna kuna. Postavlja se ključno pitanje može li HRT voditi bitku sa komercijalnim televizijama? I čak i kad ne bi znali financijske pokazatelje mogli bi već u startu reći vrlo teško, vrlo teško jer javna televizija mora ispunit sve one zadaće koje su definirane ugovorom sa Vladom RH, koje kontrolira programsko vijeće i koje je ona dužna ispoštovati i koje na kraju krajeva, na kraju svake godine se kontrolira i ono što je zamjerka programskog vijeća, oni kažu da oni mogu samo kontrolirat ono što se dogodilo, a ne ono što će u budućnosti biti. Dakle, HRT ima jasne, jasne zadaće koje mora ispuniti i u tom smislu raspolaže sa ogromnim novcem u odnosu na komercionalne televizije i taj novac, naravno kao što vidimo i iz izvještaja, to ste već više puta naglasili, potroši ne samo to nego se u prijašnjim godinama i zaduživala i vi sad dio, dio ove dobiti, s tom dobiti pokrivate, pokrivate prijašnje, prijašnje gubitke. Dakle, ovaj rezultat od 87 milijuna kuna za oglašavanje i nije tako loš, nije tako loš s obzirom na, na ograničenja koja imate, mislim da je 9 minuta u, u redovitom programu i 4 minute u udarnom terminu koji je zakonski ograničeno. U izvještaju ste naveli razloge zbog čega poneki oglašivači idu ka komercionalnim televizijama, najčešće je to zbog evo i sad zbog ovoga sportskih događaja koje dobivaju druge televizije ili nekih drugih razloga, međutim ta, ta, kažem još jedanput taj, taj rezultat nije tako loš. Može li se on poboljšati, to je ključno pitanje. Javna televizija, i to je zapravo u prijašnjim raspravama kad smo govorili o temi, danas se to nazrelo u raspravi, ja to tako vidim, ključno je pitanje što je, što je najbitnije kod javne televizije, gledanost ili poštovanje ovih interesa koji su definirani i zakonom i interesa javnosti. E sad, je li interes javnosti proizvoditi emisiju iz područja obrazovanja i znanosti, pa tu emisiju emitirati u kasnim noćnim satima kad je, kad zapravo i malo ljudi je gleda i pravdati to da je ne možemo emitirati ranije jer gledanost bi bila mala. I tu dolazimo do sukoba i vjerujem da oni ljudi koji o tome razmišljaju dolaze u svojevrsni sukob sa ta dva da kažem različita interesa. Jedan je komercijalni koji se potkrjepljuje gledanošću, a drugi je ovaj javni. Evo sad ću odmah spomenuti onu molbu koju sam rekao na početku. HRT-u poslana je zamolba da se finale ženskog …/nerazumljivo/… dakle Kutija šibica koja je jako gledana i prenosi se i muško finale i u veteranskoj kategoriji, da prenose žensko finale. Onaj, građani koji su postavili zamolbu nisu dobili niti odgovor, to nije u redu, to nije u redu jer kažem ako javna televizija zastupa interese javnosti između ostalog i sportskog programa, pa ona briga o mladima i o onom svemu što bi trebala skrbiti. I tu je ta bitna razlika dakle između javne i komercijalne televizije. Druga stvar koju želim napomenuti, u ovom izvještaju se samo, a u tablici se spominje ali nije posebno naglašeno, a to je, to su svi djelatnici kojih ima prema podacima u HRT-u 2.780 radnika zaposleno u HRT-u. Pa ako pogledamo plaće tih djelatnika u tehnologiji i produkciji tu je negdje bruto plaća u prosjeku kako sam izračunao oko 10.000 kuna. Međutim, dolazimo do jednog zabrinjavajućeg podatka opet u poslovanju, tu je najveći dio sa srednjom stručnom spremom 146 djelatnika, tu je bruto plaća oko 6.393 kune. Pretpostavljam da i na HRT-u postoje radnici koji su slabije plaćeni.

Vratimo se na same prihode od pristojbe. Milijardu 205 miliona kuna. Postavlja se ključno pitanje, danas sam vas to u replici pitao. Postoje li, ima li prostora glavni ravnatelju, nije ovo populizam jednostavno je temeljno pitanja. U Hrvatskoj je veliki broj građana izloženo riziku od siromaštva, to sigurno i vi znate Državni zavod za statistiku to pokazuje. Imamo dopunsko zdravstveno osiguranje, imamo HRT pretplatu, kad iz zbrojimo godišnje doista kod mnogih umirovljenika to je visina jedne mirovine. Ima li prostora da se tim najosjetljivijim skupinama da se poveća cenzus da ih se oslobodi barem dijela plaćanja do 50% Mi smo u prijedlogu zakona koji ste danas čuli od kolege Hrelje predvidjeli da ti cenzusi budu kao za dopunsko zdravstveno osiguranje 2.340 kuna za samca i 1.830 kuna po članu obitelji, da se njih oslobodi 50% plaćanja HRT pristojbe, a svi koji imaju manje od 1.500 kuna da ih se potpuno oslobodi. U ovom dosadašnjem rješenju imamo da ih se 50% oslobodi.

To bi bilo na razini godine oko 100 miliona kuna. I sad se vraćam na pitanje s početka. Imali li HRT viziju, ima li kadrove, ja vjerujem da ima, da tih 100 miliona kuna se nađe kroz oglašavanje. Dakle da se tu naprave dodatni napori, dodatne ovoga iskoraci. Postoje različiti mehanizmi možda, naravno prelaze okvire ove rasprave. Ne želim, ne želim biti ovdje kako se u narodu kaže prepametan pa da ja sad dijelim vama lekcije nekakve, rješenja instant preko noći, ali sigurno vjerujem da HRT-u postoje ljudi koji bi mogli o tome više povesti računa kako bi se ovi prihodi povećali da se može znatnije osloboditi najsiromašnije građane HRT pretplate. Još jedanput naglašavam, nije vjerujte nije riječ o populizmu, riječ je doista o najsiromašnijem sloju stanovništva. To sam rekao i danas u replici, ne radi se, parafrazirao sam onoga glumca iz reklame, ne radi se o tome da ljudi ne daju, nego jednostavno nemaju.

Siromaštvo je na vratima i ono doista nagriza mnoga kućanstva. I u tom smislu evo apel na vas da doista sa vaše strane učinite sve kako bi prihode namaknuli na drugi način, a oslobodili ovaj dio plaćanja pristojbe za najsiromašnije. Najljepša vam hvala.

Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ravnatelju, HRT, HRT bi trebala biti ponos hrvatske nacije, građana koji žive u RH, trebala bi biti prvi izbor prilikom daljinskoga kad uzmete u ruku što ćete stisnuti, no nažalost ona to već dugo, dugo nije. Zbog čega? Zbog mnogo razloga koji su je doveli u poziciju da je ona pomalo zadnji izbor koji ćete pritisnuti na daljinskom upravljaču iako danas ima 4 programa.

No, međutim prema onima koji plaćaju rad, zaposlenike, sadržaje ne odnosi se na taj način kao da je to tako. Nažalost neki se i sprdaju sa HRT-om pa onda kaže jedan članak, naslov članka kaže, pokretanjem 5. programa HRT-a, HRT će i službeno imati više kanala nego gledatelja. Da nešto ne štima vezano uz HRT govori i ovo da mi tek nakon tri godine raspravljamo o izvješćima HRT-a, što implicira da li se vladajući boje rasprave o HRT-u ili je nešto trulo u državi Danskoj, kako to kaže stih. Nažalost, na HRT-u nema istraživačkog novinarstva, mi nemamo nijednu emisiju na ova 4 programa gdje bi se govorilo o tekućim problemima koji tište ovaj hrvatski narod, o kriminalu, korupciji, o nepravdama koje građani RH doživljavaju u ovoj državi, koji su u biti nemoćni i svjedoci smo da jedino rad istraživačkih novinara uspije razriješiti neke enigme koje su se dogodile. Pa evo imamo nedavno slučaj gdje je jedan dramski umjetnik kazališni poginuo prilikom prometne nesreće i dok jedna televizija nije raskrinkala što se dogodilo, vidjelo se u biti o čemu se tu radi. Ovdje ima jako puno materijala ali HRT ne smatra da bi to tako trebalo biti. Zašto? Oni to najbolje znaju. Postojala je emisija „Hrvatska uživo“ koja je išla 13 g., govorila je o nekim socijalnim temama, nepravdama i tako, no međutim onda jednog jutro je rečeno da ona više neće ić, „Labirint“ je na neki način eutanaziran, prebačen je na HRT 4. Moramo priznati da na HRT-u ima i dobrih emisija, dobrih dokumentaraca, samo što je tragedija? Tragedija je da zbog toga što je HRT dobio takvu reputaciju, ljudi rijetko kada prebace na jedan od HRT-ovih programa i da to pogledaju. Moram priznati da i sam nekada se slučajno zateknem na kanalima HRT-a pa pogledam određene dokumentarce koji su stvarno kvalitetni i neke druge emisije koje su kvalitetni uradci naših stručnjaka. Zbog svega toga naši građani se pitaju zbog čega mi plaćamo pristojbu HRT-u? Zbog čega HRT izmišlja i nove načine naplate pristojba pa se onda i u vozilima naplaćuje radio prijemnici, pa u traktorima, sad zamislite da vi imate kod kuće, plaćate televiziju i morate još platiti i u traktoru. Pa gledajte, kad sjedim u traktoru, nisam sigurno kod kuće. Da li je tolika želja za tim sredstvima koja se nažalost netransparentno raspoređuju? Možda pišu u izvješćima da su onda transparentna ali nisam baš tako siguran. Nabava programskih sadržaja od vanjskih produkcija, vrši se direktnom pogodbom i natječajem. Tragično je da se direktnom pogodbom kupuju već emitirani sadržaji na nekim drugim televizijama ili da se kupuje loša kvaliteta materijala što onda ispada da je to preplaćeno.

Ono što je po meni najtragičnije a to je ovo nedavni osvrt na stanje HRT-a, njemačkog radija koji je objavio reportažu u trajanju od 50 minuta, gdje se o HRT-u govori „kao u Sj. Koreji“ Navodi se zastrašujući primjer u što se može pretvoriti javni servis. Ovo ima veću težinu samim time što to ne govori nitko iz Hrvatske nego netko tko je stvarno objektivan, ko je došao iz jednog uređenoga društva, gdje im ne padaju na pamet neke stvari koje se dešavaju u našoj zemlji i mislim da je to velika težina, daleko veća od svih ovih naših rasprava, od svih kritičara koji kritiziraju HRT. Kaže novinarka da je šokirana načinom rada na HRT-u i cenzurom koja tamo vlada. Kaže da nema koordinacije među različitim redakcijama, nema uredničkih kolegija, u informativnom programu se prate samo protokolarne vijesti o tome što radi Vlada i Predsjednica. Pa kada gledate HRT, udarne vijesti, nije to daleko od toga. Kaže novinarka da se i novinare demotivira da istražuju zanimljive teme. A kao što sam već rekao, zanimljivih tema u RH stvarno ne nedostaje. Kaže ista ta novinarka i da službena agenda Vlade je identična agendi glavnih urednika na HRT-u. Možda je nekome i ta novinarka nebitna, možda je nebitno vladajućima ili onima koji vode HRT, što govori jedna novinarka s jednog njemačkog radija no međutim moramo se prisjetiti da su Nijemci jedni od važnijih turista u RH, da RH prihoduje u svoj proračun značajno od tih njemačkih turista pa onda mislim da bi nam trebalo biti i vrlo važno što to Nijemci ili njihovi novinari misle o našem najjačem mediju, o nacionalnom mediju, o HRT-u. 50 minuta kada netko priča o katastrofalnom stanju, o nepostojanju demokracije, o tome da čak vladajući ne trebaju više ni intervenirati novinarima da to sami urednici rade ukoliko nešto nije bilo kako treba a vidjeli smo kroz sve ove izborne procese koji se događaju, kroz emisije koje se povodom toga snimaju, da smo mi vrlo daleko od demokracije. Ovdje ima 151 zastupnik iz cijele RH i iz dijaspore, iz različitih stranaka, ja mislim da mogu vrlo rijetki reć da su imali priliku iznositi svoje stavove na HRT-u jer HRT-u nije bitno što imaju za reći narodni zastupnici hrvatskoga parlamenta koji su btw. izabrani na ovaj ili onaj način od strane hrvatskog naroda, od strane onih koji uplaćuju 1,2 milijarde za pristojbe HRT-a od čega se sve na HRT-u pa i plaće svih isplaćuju. Razmislite o tome. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Lenart, vi ste u samom početku vašeg izlaganja postavili temu istraživačkog novinarstva. Istraživačko novinarstvo je izuzetno važno, važno je iz razloga da odgovore na određena pitanja, određene dileme i onda ste si postavili pitanje zašto to nema na HRT-u. Pa možda iz razloga što bi prvo trebali ti istraživački novinari odraditi sve ono što smo imali prilike vidjeti da se na HRT-u dešava, ono što imamo prilike vidjeti kroz pismo novinarke iz Njemačke koja je bila i koja govori o tome kako urednici nešto čine, tako da možda to istraživačko novinarstvo koje ste spomenuli, nije slučajno da ga nema jer bi prvo trebali istražiti ono sve što se dešava na HRT-u. Ja bih volio vidjeti da HRT uz sve ove resurse i sva ova materijalna sredstva tj. proračun, ima redakciju za istraživačko novinarstvo jer sa tim resursima, oni bi mogli donijeti daleko zanimljivije priče nego što donose ove druge komercijalne televizije, one bi mogle razotkriti vrlo mnogo više nepravda nego što ih to danas možemo vidjeti u ovom istraživačkom novinarstvu.

Zahvaljujem. Uvaženi kolega Lenart, da li je agenda Vlade peglanje imidža vašeg predsjednika Beljaka nakon njegove skandalozne izjave da UDBA nije pobila dovoljno disidenata pa 3, 4 dana nakon toga dobiva „Oporbeni zarez“ na Hrvatskom radiju a tjedan dana iza toga ili dva tjedna, gostovanje u udarnoj emisiji „Nedjeljom u 2“ Da li je dakle agenda hrvatske Vlade skandalozni prilog u emisiji „Labirint“ prije nekoliko dana kada snimajući jednu zapušteno i napušteno selo u Baranji, za sve probleme koji se dešavaju u tom selu, optužuje Plenkovićeve ministre koji navodno ne znaju što sve imaju a očito je izgled tog sela pokazuje da ono propadalo desetljećima, puno prije dakle i ove i prethodne Vlade? Kolega Ljubić, ja u svojoj raspravi nisam govorio samo o onima koji su članovi HSS-a, dužnosnici ili naši simpatizeri, ja sam govorio o svim građanima ove republike pa čak i onima iz BiH-a koje i vi zastupate a niste ih ovdje zastupali sada, govorimo o njima koji plaćaju ovaj javni servis sa milijardu i 200 0000 kuna a HRT iz donacija proračuna, donacija EU-a i reklama i ostalog, prihoduje svega 200 milijuna kuna. Ja o njima govorim, pa pustite vi Krešu Beljaka, Krešo Beljak se jako dobro zna sam braniti i zna što kaže i što govori, ne trebate mu vi biti odvjetnik, a ne treba mu biti niti HRT.

Zastupnik Mišić javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora, poštovani ravnatelju televizije. Drago mi je danas da raspravljamo o televiziji. Naravno, mi raspravljamo o televiziji danas, jučer, što je bilo prošle godine i to je bit tih rasprava. Međutim evo, takvi smo mi, takvi, uvijek kasnimo jer ta arhiva koja je bila prije, 2016., 2017., već prašina pada po njima ali eto tako se to radi. Javna televizija je televizija hrvatskog naroda i hrvatski narod prati šta vi nudite hrvatskom narodu. Da li je hrvatski narod zadovoljan javnom televizijom, ja bi mogao reći da baš i nije puno. Naravno, neću kritizirati da sve ne valja ali ima nekih stvari koje nisu dobre. Možda bi bile dobre ankete da se izađete svakih par mjeseci, napravite anketu, među građanima pitate i šta bi oni željeli i koliko bi oni željeli emisija i kakvih emisija na televiziji.

Puno cenzuriranih filmova, cenzurirani ljudi koji rade tamo, otkaza određenih koji su ljudi dobili, oni ljudi koji su željeli govoriti o istini o hrvatskoj državi i hrvatskim problemima. Ti ljudi nisu bili podobni a ne daj ti bože da pričaju o '45. ili u tim relacijama. Tako i ovaj film Jakova Sedlara koji je bio najbolje gledani film u Hrvatskoj, zabranjen je. Pitanje zašto je to zabranjeno ako narod želi to gledati i ako je to sve istina o to ustvari i je istina. Gledajući iseljeništvo koje Hrvata nas ima negdje skoro 4 milijuna vani, šta dobivaju, dobivaju kasno, u kasne večeri nekakve kratke filmove sa 10 milijuna koje sam čuo da ste, da ih financirate, 6 milijuna samo repetitor plaćate koji možete i slati, u odnosu na 4 milijarde kuna koje dobiva HRT, negdje 85% od hrvatskih građana. Naravno da bi se tu trebalo izdvojiti puno više, puno, puno više i evo sad baš jedna iz Švicarske, gospođa je pitala zašto neke važne zakone za iseljeništvo ne bude na HRT-u, da oni budu informirani šta se njima dešava ne znam, u Švicarskoj, Australiji i tako. To vjerovatno ne bude. Druga stvar, imate urede u Mostaru, u Sarajevu, govorim sad o BiH-u odakle i ja potječem, imate urede, ja ne vidim baš puno emisija baš o tome djelu. U BiH-u ima i pozitivnih puno stvari, nećemo govoriti samo o negativnim, o Hrvatima koji su napravili dobre firme, koji dobro surađuju sa Hrvatskom, koliko Hrvatska izveze proizvoda u BiH a BiH je najveći uvoznik ustvari hrvatskih proizvoda a ono malo što se dadne Bosni, govorimo kroz tih 10 milijuna ali to je za sve Hrvate, ne samo za Bosnu, smatram minimum minimuma koliko Hrvatska zaradi na BiH-u. Ja potječem dolje iz Posavine, ali bi volio da se malo HRT više uključi u onaj dio napaćenog naroda koji je napaćen u II. svj. ratu i danas, i danas napaćen, istjeran, protjeran. Kada o tome govorimo, neki dan je bila jedna lijepa emisija na RTL-u gdje su tamo išli posjetit nekakvog seljaka koji ima farmu, koji 10 g. ne može dobiti nikakve poticaje da bi obnovio svoju farmu koja je urušena i tako. Takvi na stotine i stotine primjera vi imate u Bosanskoj Posavini. Bilo bi lijepo da ove televizije koje nemate, imate u Sarajevu i u Mostaru, nemate u Tuzli ili Bosanskoj Posavini gdje bi trebali češće obilaziti, vidjeti kako žive ti narodi. Imate gore oko Prijedora, imate gore Sanskog mosta, evo neki dan sam informaciju dobio da jedna familija bere gljive da bi preživjela, Hrvati naravno, žive u brdu, djeca idu kroz šumu gdje imaju, gdje i vukovi napadaju i tako i tako, da ne pričamo. I te probleme bi trebala HRT pojasniti i pogledati hrvatskom narodu u Hrvatskoj, hrvatski narod ustvari, oni koji se nisu rodili u BiH-u, ne znaju kako žive Hrvati u Bosni i šta su to Hrvati u Bosni. To HRT mora pokazati.

Mi Hrvati to u Hrvatskoj ne znamo, to bi trebalo biti i povijest Hrvatske ne samo BiH-a. Kao recimo u Srebreniku, u Doboju, u Banja Luci, Jajcu, Ljubuškom i tako, tako, toliko tih utvrda hrvatskih u Bosni, to je povijest Hrvatske u BiH-u. A šta se tu dešava? Čovjek koji je povijest doktorirao, povijest i arheologiju, on nije proučavao te utvrde Hrvatske jer to nije bilo u pitanju samo stećke neke hrvatske, sramotno da mi to u Hrvatskoj ne znamo i hrvatski narod i hrvatski učenici. Kako je to moguće ali u nas je sve moguće kad je pitanje hrvatskih interesa, kakvi su nam interesi u BiH-u? Kompletno ja govorim, veliki jer Bosna je kolijevka hrvatstva. Ako uđem, neću govoriti o povijesti, govorit ćemo o televizija. Naravno i u Bosni ne znaju čak šta je to. Ima još jedan problem, jako se malo govori o ratu, to se govori kad Vukovar pada, i tako neki ali to treba govorit, o '91. g., to mora se jasno reći šta se dešava, mada bilo je filmova, neću reći da to nije ali bi trebalo puno više. Gledajući partizanske filmove, to vrijeđa hrvatski već narod jer ta petokraka je pobila Hrvate prema tome s tim što manje ama baš skoro pa nikako ne bi trebali biti. Još jedna stvar, sport, mi sport jednostavno nemamo na HRT-u, nogomet i sve ostalo, zašto to nije, to ne mogu reći. Postavljam ja vama isto pitanje.

Nije.

Tko je ta osoba i zašto? Volio bi to znat, naravno. Ja osobno mislim da ima i dobrih stvari na televiziji, nisu sve tako loše, imate radio koji ja često slušam dok vozim auto koji mogu i pohvaliti, ima lijepih emisija, i to bi ustvari Hrvati željeli gledati, željeli bi gledati više o povijesti Hrvata, o zločinima koje su i partizani poslije stajanja rata popravili, u mojoj Posavini su ubili preko 11 000, u jednom selu su ubili dole oko Modrića, to amandman već govorio, 558 ljudi u jednom danu, u jednoj štali. Nitko u selu nije doživio svoga djeda i takvih imate sudbina po Posavini koliko god hoćete. To su istine, mi dok ne budemo ovom hrvatskom narodu govorili o istinama, mi ćemo stalno biti u zabludama. Naravno da tu istinu ovi lijevi ne žele jer to njih dira, meni istina pomaže i svakog čovjeka samo istina može pomoći, nikakva laž.

Hrvatski narod to je želio, hrvatski narod je ginuo za ovu državu radi istine jer nije dao svoje, nismo prešli u Srbiju i napadali Srbe. Danas gledamo politike Beograda, politika i lokalnih političara srpske nacionalnosti i ostalih, ja nemam protiv njih ništa ali gospodo, vi ste ovdje manjina, ne samo oni, i svi ostali, morate poštivati ovu državu u kojoj živite i u njoj ugodno živiti a nemam protiv nikoga ali izvolite poštivati kao što mi poštivamo u Njemačkoj, Americi, Australiji i svugdje gdje živimo i poštivan smo narod. E tako želim i od ostalih. Sva prava ali i poštivanje, mi smo tu sve izvrnuli da svako može nas popljunit a mi tome ne možemo. Što god bi mi rekli na tu temu, onda bi mi bili protiv manjina, ne, ne daj bože, dajmo im ugodnosti ali izvolite nas poštivat. Imamo četničke spomenike, slikajte ih, stavite na televiziju da jasno vidi hrvatski narod šta je ova država napravila da to isto nisu srušili.

Izvolite. Poštovani kolega Mišiću, sve ste u pravu. Umro je Aca Bogdanović, umro je Nikolić Dragan, Josif Tatić je umro, umro je neki Simić, umro je Sinan Sakić, umro je Šaban Šaulić, umro je i Dobrica Čosić i to se prenese na HRT-u a kad umre legenda Posavljaka Ilija Begić, umro je 2. 6. 2018., nijedne riječi a naši Posavljaci i svi moraju debelo plaćati pretplatu HRT-u, znate dokle će to biti tako? Dok nam budu urednici na HRT-u likovi kao što je Denis Latin koji na fotografiju markice na godišnjicu smrti našega Predsjednika F. Tuđmana, napiše na Face-u, izbačena nakon kratke upotrebe, narod nije znao s koje strane da pljune. Dokle će nam takvi urednici strvinariti po HRT-u koju mi plaćamo? Kolega Culej, sve ste vi rekli u tome odgovoru, naravno kada neka legenda hrvatska umre, kada legenda hrvatska koja se borila u ovoj hrvatskoj državi završi, o njemu se ne treba pričati, on je anonimus. General Stipetić je umro pa se ništa nije desilo, čak tako je prošlo bez nekakve pompe kao što su neki drugi umirali a tolike se pompe dizale i ne znam, toliko naših bojovnika, toliko naših ratnika je toliko umrlo a toliko ... [[Govornik se ne razumije.]] pojedinci imaju pravo da ih pljuju danas i u ovoj hrvatskoj državi i svi bi stavili ih pod tepih da se o tome najradije ne priča, o tome se gospodo, treba pričati. O tome treba razgovarati i osuditi sve zločince koji su napravili zločin u Hrvatskoj a i šire u BiH-u i ostalo. Kada to budemo napravili, imat ćemo red i pravnu državu, hvala. Zastupnik Ljubić zatražio je repliku. Kolega Mišiću, pa slažem se najvećim djelom poruka je iz vaše rasprave, posebice onima koje se tiču informiranja Hrvata izvan RH, i o tome sam i sam govorio u svojoj pojedinačnoj raspravi pa djelom i kritično.

Kolega Ljubiću, ja se nadam da je to sve proces i borba i ja se nadam da televizija će napredovati, ja ne sumnjam u to i mislim da idemo u jedan malo bolji smjer ali jako sporo, na kraju, nas je narod ovdje izabrao da mi se borimo za narod, da mi govorimo umjesto naroda jer mi smo predstavnici naroda ovdje i ja se nadam televizija bi trebala biti ono što hrvatski narod želi, što je ustvari televizija za narod, poštivanje manjina u svakom slučaju, to treba iznimno reći a sve zločine koju su, to sam već rekao, počinjeni, jasno javno i reći bez obzira koga to boli ili ne boli, to treba govoriti i naravno da će televizija nadam se ići u boljem smjeru nego što je bila do sada i što je bila prije garnitura kad je ravnatelj televizije imao hotel koji nije prijavio pa nije znao da ima hotel neki valjda gore u Sloveniji, toliko znam i sjećam se.

Evo, mogli smo čuti puno pitanja vama uvaženi ravnatelju, međutim odgovore još nismo dobili pa vjerujem da ćete iskoristiti priliku da odgovorite na ove brojne odgovore, vi ste u svojoj raspravi se hvalili sa velikim dočecima, događajima koji su se događali kao primjer doček hrvatske reprezentacije, spominjalo se ovdje isključivanje i mikrofona tj. ozvučenja Marku Perkoviću Thompsonu, to je u organizaciji grada bilo, čini mi se Zagreba i pa evo, kolegi Mišiću prije nego što počnem, to je najbolje pitati SDP-ovo čedo, tj. SKH čedo, SDP-ovo dijete i gojenče HDZ-a Milana Bandića, zbog čega je isključeno, ... [[Govornik se ne razumije.]] zbog čega je isključen tada zvučnik, on to vjerojatno dobro, najbolje zna jer očito je u svim tim vremenima naučio taj način funkcioniranja u datom trenutku. Znači to smo riješili a pošto je bio grad Zagreb organizator toga događaja, pa da razriješimo to oko spominjanja kolege Culeja i kolege Mišića koji je u klubu Milana Bandića.

Činjenica je da se uvukao strah u tu kuću, strah i od otpuštanja novinara, vi dižete kao da ste državni odvjetnik, kao da ste tužioc javni prije 30, 40 godina koji u biti proganja novinare za izgovorenu riječ. Ja sam nabrojio određene novinare, određene gašenje emisija, znači „Hrvatska uživo“ je ugašena, jedna emisija koja je bila praćena, koja je imala i socijalne teme, ne samo političke teme i očekujem da u budućnosti imamo jednoga ravnatelja koji će urediti HTV na način modernizirati onako kako je propisano.

Ali nažalost, bojim se da su brojni ti materijali zbog nebrige završili u kantama za smeće. Zato budite ravnatelj javne televizije i zaštite temelje države. Naravno kada govorimo o novinarima, to sam spominjao i o prilozima, o terenskome ratu HTV ima najviše o dijelu Hrvata izvan domovine u BiH, znači Hrvata koji su tu narod jednakopravan narod sa ostala dva naroda apsolutno medijski nisu zaštićeni i to nije samo vaša krivnja, međutim očito sustav se ne brine o tome. Imamo probleme naših nacionalnih manjina gdje ih se proganja kao što je primjera u Vojvodini gdje naši Hrvati imaju ogroman problem sa proganjanjem od strane ljudi kao što je ratni zločinac Šešelj, vrlo malo dobivamo izvješća sa tih područja. Ima brojnih tema u RH koje moraju biti u javnom servisu, imate materijalno tehnička sredstva puno bolja nego što imaju druge komercijalne televizije, međutim vi ne obavljate najbolje svoju ulogu. Prvo svoje obećanje, rekli sta da ćete smanjiti pretplatu i ići prema ukidanju, vi to niste napravili.

Zastupnik Ivan Lovrinović govorit će završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. Izvolite. Uistinu moramo promijeniti Hrvatsku i evo u tom smislu želim nešto završno reći o ovoj današnjoj raspravi i naglasiti ono što je najvažnije i neke sam stvari u svojoj raspravi prije rekao. Dakle, HTV ako nazivamo to javnim servisom onda zaista mora biti takva jedna nepristrana institucija koja ne smije biti sluškinja vladajuće politike, vladajuće političke strukture, koja neće ujutro premijeru maltene, mi građani slušamo dobro jutro premijeru, dobar dan premijeru, laknu noć premijeru i sva ona svita već koliko ima u vladajućoj stranci. To takav HRT mi ne trebamo, vi se morate promijeniti. Mi ćemo vas podržati u Saboru. Na sljedećim izborima toga više neće biti, ja sam duboko uvjeren uz pomoć građana da ćemo to promijeniti.

Ali što vi radite pored toga što sam rekao da ste stroj za proizvodnju blokiranih i ovršenih, dva puta godišnje vi imate svako polugodište otprilike po 50.000 vi šaljete ovrha prema građanima, znači oko 100.000 godišnje, pa vi ste u planu napisali da sada nećete odvjetnička društva pa trebate kao zaposliti 70 ljudi da vam utjeruju dugove tim građanima koji nisu platili 200, 300, 400 kuna, a njihov trošak procjenjujete na 20 do 25 milijuna kuna jer vam treba i prostor. Pa dajte malo razmišljajte ekonomski, mislim pa to nitko ne bi napravio ni moj student takav zahvat. S druge strane mi vam građani svake godine uplaćujemo milijardu 200 milijuna kuna, a vi ste još bankama dužni prenešeni gubitak imate 440 milijuna, bankama ste dužni 300 milijuna kuna. Pa to je vreća bez dna. Znači, vama nikakvo povećanje pristojbe ne može pomoći jer vreću bez dna ne možeš natrpati. Pa dragi građani, ja mislim da je i vama dosta ovoga, dakle ovog javašluka i da te silne milijarde se tako troše. Ovaj sustav mora živjeti, moći živjeti od onog što dobiva, to je ogroman novac. Kako ćete to napraviti, mora se provesti integralno restrukturiranje, mi imamo stručnjake koji u Hrvatskoj to znaju napraviti. Ali, naravno, ovakva politika, ova vladajuća koalicija, a nije bolja bila ni ona prije, ona jednostavno, vi ste idealan sustav, što više ima kapilarno uvezanih tih ljudi, to je glasačka baza, mašinerija, ima, nisu svi, govorim konkretno o ekonomiji, vi imate jednu urednicu ekonomske, iz ekonomije, ona točno zna koga neće zvati. Pazite, nema rasprava ozbiljnih o ekonomiji, suradnji sa EU, euru, problemima poljoprivrede, ona točno zove iste ljude, ali pošto ste dužni bankama 300 milijuna kuna, e onda vam oni očito na jedan način, naravno, neću vam javno reći, oni vam daju signal, nemojte ovoga, ali ovog zovite i kad vi, molim vas, napravite popis minutaže, koji su zastupnici, napravite to sutra i napišite meni da sam lažov, da ne govorim istinu. Koliko je kog ostalo u vašem programu, koliko je govorio u ekonomiji, ne govorim za sebe, imamo jako dobrih mladih ekonomista po raznim ekonomskim fakultetima, vama glasnu riječ iz ekonomije drže glavni ekonomisti iz banaka. Ali, dužni ste 300 milijuna kuna bankama. Ne možete, slušajte, onaj, znate kako se kaže ruka koja prima, traži, ona je uvijek ispod ruke koja daje i nema tu, morate se naprosto, morate to shvatiti. Može se HRT postaviti na zdrave financijske ekonomske noge, ali uz politički menadžment, uz možda nedovoljno stručne ljude koji rade neće nikada jer prema tome, morat ćemo to urediti kako Bog zapovijeda. U ime izvjestitelja, Kazimir Bačić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani zastupnici. Čuli smo danas cjelodnevnu raspravu oko HRT-a.

U tom proteklom razdoblju želio bih naglasiti da prvenstveno da HRT izvršava svoje obveze iz Ugovora s Vladom RH i to uz restriktivnu troškovnu politiku u svim segmentima s ciljem ostvarivanja pozitivnog financijskog rezultata i stvaranja vlastitih izvora financiranja. Da smanjuje kreditnu zaduženost, da za i uz zadržavanje visoke razine ulaganja u programske sadržaje i u materijalnu imovinu i dakle, još bi naglasio da sve to uz smanjenje broja radnika. Što se tiče prihodovne strane, naglasio bih da su sve, svi prihodi vrlo regulirani Zakonom o HRT-u i ostalim zakonima kako u smislu ograničavanja marketinškog prostora u prime timeu, odnosno u gledanom vremenu, tako i svim ostalim segmentima prihoda.